Prosím, pane poslanče. Já děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Mě zejména uklidnilo to, že tam padla trestní oznámení a že policie se tím zabývá. To je informace, kterou jsem nevěděl. Samozřejmě vnímám, že velká odpovědnost leží na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je součástí a organizační složkou Ministerstva financí, a že odpovědnost za to nese pan ministr Babiš. Děkuji za odpověď. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní má svoji interpelaci pan poslanec Radim Holeček, ale nikde jej zde nevidím. V případě, že pan poslanec není přítomen, budeme pokračovat dalším v pořadí a to je paní poslankyně Olga Havlová, kterou požádám o její interpelaci. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tuto interpelaci podávám, protože se na mě obrací spousta zastupitelů a chtěla bych, aby oni slyšeli odpověď pana ministra. Samostatná působnost a právo na samosprávu je zaručeno Ústavou České republiky a stát může do činnosti územních samosprávných celků vstupovat, jen když to vyžaduje ochrana zákona. Je zajímavé, že jak obecní, tak městská zastupitelstva hospodaří s penězi daňových poplatníků, ale kontrolovat hospodaření obcí a měst stát nemůže. Jakousi pseudokontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce mají finanční výbory, které jsou ze zákona povinné. Nemají však žádnou pravomoc ukládat úkoly a opatření. Zastupitelstvo také nemá povinnost zařadit stanovisko nebo návrh výboru na pořad svého jednání. Když se podíváme na skutečnost, jak to funguje v praxi, tak finanční výbor nemusí mít vůbec žádná kontrolní práva. Vládní koalice si dosadí za předsedy jak kontrolního, tak finančního výboru své lidi, a tím pádem neproběhne žádná transparentní kontrola. Obec má sice povinnost zajistit přezkum hospodaření, a to auditorskou firmou za peníze daňových poplatníků, nebo požádat o bezplatný přezkum hospodaření krajský úřad, toho se však nevyužívá. A tak se stává, že přezkum hospodaření provádí stejná auditorská firma i patnáct let. Je tedy závěr takový, že hospodaření obce zatím zase nikdo nekontroluje. Pane ministře, chystáte nějaká opatření nebo změnu zákona, aby hospodaření obcí mohl nějaký nestranný orgán provádět, pokud to nebude právě NKÚ? Děkuji za odpověď. Já vám děkuji za vaši interpelaci a požádám pana ministra.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem si trošku myslel, že ta předešlá interpelace je na pana ministra financí Babiše, a o této si to tedy myslím také, ale dovolte mi tedy jenom pár poznámek.

Bylo to bezplatně a krajský úřad postupně musel zvyšovat počet lidí, kteří byli schopni tyto přezkumy v reálném čase udělat.

To znamená de facto, dozorovým orgánem, orgánem dozoru v této věci je Ministerstvo financí.

Já si myslím, vážená paní kolegyně, že je k zamyšlení to, co jste říkala, a že by možná stálo za to změnit v zákoně minimálně povinnost obcí obměňovat auditorskou firmu po nějakém čase, pěti sedmi letech. Já si myslím, že pan ministr Babiš poslouchá a že zváží, jestli by toto bylo vhodné případně změnit. Jinak pro Ministerstvo vnitra faktický dosah, faktická možnost ke kontrole hospodaření obcí, je velmi složitá.